Do obecné rozpravy k tomuto bodu je přihlášen pan předseda Michálek.

Já bych nejprve reagoval na ty poznámky, které zde zazněly od předřečníků. Nejprve ke kolegyni

Takže určitě úředník je podřízený řekněme třeba řediteli krajského úřadu a ten plní úkoly a nechává si schvalovat plat od hejtmana, takže tam je určitý vztah podřízenosti až vůči tomu, kdo stojí v čele územně samosprávného celku, zatímco v případě soudce si myslím, že ten vztah podřízenosti k premiérovi zatím není dán. Zatím tedy.

My se teď bavíme o případu, že některý subjekt veřejné správy rozhoduje sám o sobě, sám o svých vlastních zájmech, a v tom případě je samozřejmě logické, že nějaká podjatost by se řešit měla, protože konkrétně to vypadá tak a mě to samozřejmě mrzí, že v některých obcích se nepodařilo během patnácti let postavit obchvat.

A teď má pod sebou jednoho ředitele, který má na starosti odbor investic, a ten ředitel má na starosti, aby ta investice se prostě vypracovala. A samozřejmě že ta investice v některých svých ohledech zasahuje do soukromého vlastnického práva, protože právě tyhle ty vztahy se poměřují ve stavebním řízení.

A tito vlastníci se samozřejmě brání i v rámci toho stavebního řízení. A úkolem stavebního řízení, které by měl rozhodovat někdo nestranný, je poměřovat tyto zájmy různých stran. Takže mně opravdu nejde do hlavy, že můžeme připustit situaci, ve které město bude zároveň tím, kdo je investorem, a zároveň tím, kdo rozhoduje o investorovi jako jednom z účastníků řízení, a je tam i řada dalších účastníků řízení. Já si myslím, že jedno z těch východisek, které tady zaznělo a je to správně, je to i v návrhu paní ministryně, který byl schválen , je to, abychom se zamysleli nad tím, jak funguje smíšený model státní správy.

Tak pojďme se zamyslet nad tím, jestli to nenahradit třeba nějakými kontaktními místy, jako máme třeba ty czechpointy. Pojďme zkusit vymyslet něco podobného pro přenesenou působnost pro státní správu.

Takže tohle je věc, kterou bychom určitě podpořili, která by byla koncepční. Já si myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli stejně jako v jiných obcích nemůžeme jít směrem, abychom zajistili občanům kvalitní veřejnou službu ve všech oblastech státní správy. Děkuji. Do obecné rozpravy se přihlásil pan poslanec Adamec. Děkuji, vážený pane předsedající.

Nic proti tomu, ono by se vyčistilo financování, protože skutečně je pravda, že stát dává pouze příspěvek, nehradí plně výkon státní správy.

To takhle nejde. A města investují. A lidi to chtějí.

A to chcete říct, že s každou takovouto investicí budeme muset běhat na jiné stavební úřady? To nemůžete myslet vážně tohle to. Fakt ne! To přece není normální.

Já myslím, že je potřeba nastavit obrácený trend.

My víme všichni, že potřebujeme nový stavební zákon, Ministerstvo pro místní rozvoj, pokud vím, ho připravuje.